Situace v okolních zemích tak dramatická nebyla.

A je důležité, aby se i tento názor dostal na veřejnost. Důchodová reforma předložená vládou má řadu problémů, které ji zcela degradují jen na politické deklarace bez náležitého ekonomického odůvodnění. Dokonce některá ustanovení se navzájem vylučují, ale to nikomu nevadí. První případ.

Lidé by měli mít vždy 15 let dopředu jistotu, kdy budou moci jít do důchodu. Toto tvrzení je úplně mimo realitu. Jaký je současný stav?

Proč tomu tak je? V minulosti mohly ženy odcházet do důchodu v 57 letech, to byla ještě stará úprava z dob socialismu, a za každé narozené dítě se jim zkracovala doba odchodu do důchodu ještě o rok, a za každé dítě, maximálně však o tři roky.

Ženy, které odešly do důchodu v minulosti, proto tvoří ještě velkou část množiny důchodců, a proto je délka pobírání důchodu žen tak rozdílná oproti mužům. To se ovšem poměrně rychle odstraní s odchodem této části populace. Kromě toho tato ročenka uvádí taky věk dožití důchodce. Ten se liší od věku dožití, tedy bude predikován pro lidi ve věku 50 let, jak uvažuje předložený návrh. Tento věk dožití důchodce je totiž predikován vždy jen pro skupinu těch, kteří dosáhli důchodového věku. Tedy ti, co mezitím zemřeli, dříve než dosáhli věku pro odchod do důchodu, snižovali průměrný věk této skupiny. Jednoduše řečeno, ti, co se dostali do věku odchodu do důchodu, mají větší šanci se dožít vyššího věku než ti, kteří se do toho věku nedostali. Je to složitější, ale velmi zjednodušeně je to takto.

Podle tohoto hloupého návrhu to bude asi tak, že by ženy odcházely do důchodu ještě déle než muži, a to v 60 letech.